Pak předám řízení schůze.

To je moje věc, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pro případ, že bychom se rozhodli přerušit tu mimořádnou schůzi za účelem, aby právě rodiče malých dětí nebyli v nejistotě, jak to tedy od ledna bude, tak bych chtěl, aby byla tato možnost.

Díky za podporu tohoto návrhu. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zaregistrujte se prosím všichni svými hlasovacími zařízeními.

Nic se neděje, všechno je v absolutním pořádku. Takže budeme hlasovat o návrhu na změnu pořadu schůze, sněmovní tisk 390 zařadit na první místo bloku třetích čtení.

Návrh byl přijat.

Pan ministr Zaorálek má hlasovací kartu číslo 18. Ruším omluvu paní poslankyně Ožanové na záznam. Dochází ke kontrole hlasování.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.

Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Nyní budeme opět hlasovat o návrhu změny pořadu schůze, sněmovní tisk 390 zařadit na první místo bloku třetích čtení. Já slyším klepání, takže vás odhlašuji. Přihlaste se prosím. Pan poslanec Holík ruší svoji omluvu na záznam.

Hlasování pořadové číslo 166, přihlášeno 124 poslankyň a poslanců, pro 63.

Je kontrola hlasování?

Pan poslanec Dolínek.

Zdržel jsem se, a na sjetině mám ano. Děkuji. Je k této námitce? Já bych chtěl jenom upozornit na to, že pan Dolínek je asi první poslanec v této Sněmovně, který zvládl hlasovat dvakrát po sobě.

Zahájil jsem hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?